Děkuji za pozornost.

Nyní tedy... Nyní tedy závěrečná slova. Pan ministr, jestli se hlásí se závěrečným slovem? Není tomu tak. Nehlásí.

Pane zpravodaji, prosím. Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, komplex pozměňovacích návrhů, které máte k dispozici ve sněmovním tisku 72/7 má tři části. První část, která je obsažena v usnesení zemědělského výboru, druhá část jsou pozměňovací návrhy, které byly načteny zde ve druhém čtení, a třetí část jsou legislativně technické návrhy, které rovněž byly načteny ve druhém čtení.

Čili doporučuji nebo navrhuji, aby procedura byla taková, že nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k usnesení zemědělského výboru přednesených ve druhém čtení, a to v pořadí: Jako první hlasování návrh B paní kolegyně Havlové, jako druhé hlasování návrh C1 a C2 pana kolegy Šenfelda en bloc. Jako třetí hlasování návrh pana kolegy Hovorky, jako čtvrté hlasování bychom mohli mít říkám mohli mít a teď prosím o pozornost návrh pana kolegy Bendla, který ovšem, jak tady mám poznámku, upozornění, a vy to tam máte napsáno v tom tisku také, legislativního odboru: návrh těchto úprav nebyl zohledněn v dalších ustanoveních návrhu zákona, čili vyžadoval by další změny.

V dalším hlasování potom budeme hlasovat o usnesení zemědělského výboru a já doporučuji, abychom hlasovali o téměř všech bodech návrhu usnesení zemědělského výboru, to znamená o bodech A1 až A34 en bloc, protože tam nebyly žádné připomínky, dohodli jsme se tak i ve výboru vícekrát, dokonce za souhlasu téměř bych řekl generálního, s výjimkou onoho sporného bodu A33, který bychom hlasovali zvlášť, a to v pořadí: prvně bod A33, potom zbylé body A1 až A34.

A posledním hlasováním, pane předsedající, by bylo potom hlasování o usnesení k návrhu zákona jako celku. Tolik návrh procedury. Děkuji za pozornost.

Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Děkuji. První budeme hlasovat o bodu B paní kolegyně Havlové. Zpravodaj má neutrální stanovisko. Pan ministr? Pan ministr souhlas...

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh? Zpravodaj souhlasí. Pan ministr? Ano.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh? Třetí hlasování návrh E pana kolegy Hovorky. Zpravodaj nesouhlasí. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Další návrh je návrh pod písmenem F pana kolegy Bendla. Zpravodaj nesouhlasí. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Pátý návrh prosím? Dalším hlasováním je potom hlasování o usnesení zemědělského výboru pod písmenem A a podle schválené procedury nejdříve budeme hlasovat onen bod A33, to znamená významnou tržní sílu. Zpravodaj velmi vřele souhlasí. Pan ministr?

Děkuji vám.

Ano.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.